Děkuji. Vážený pane ministerský předsedo, vládní koalice odmítla v minulých dnech transparentní debatu na téma cenzura a vládní propaganda v České republice. Prohlasovala si to svou většinou. Využívám tedy svého omezeného prostoru v rámci interpelací a chtěl bych vám říct, že česká veřejnost je velmi, velmi znepokojena jednotlivými kroky vlády, která začíná závažným způsobem zneužívat pojmu dezinformace a pod pláštíkem boje proti hybridním hrozbám realizuje opatření ohrožující svobodu slova v České republice a nepokrytě a za peníze daňových poplatníků se snaží manipulovat s veřejným míněním ve svůj prospěch a proti demokraticky zvolené parlamentní menšině. Jinými slovy, znovu se zrodila vládní propaganda, ohání se slovem dezinformace, a přitom se snaží jen potlačit pro ně nepříjemné informace.

Podle vysvětlení ředitele KRIT pana Honáska je KRIT ale součástí celku, který je řízen z úřadu vlády vládním zmocněncem, a na jednotlivých ministerstvech již vznikají jednotlivá konkrétní oddělení. Vládní koalice odmítla tuto debatu, a já se proto ptám vás: Kdo a kdy rozhodl o zřízení tohoto celého systému? O kolik lidí se jedná? Jak jsou v této souvislosti účelně vynakládány veřejné prostředky? Děkuji a slovo má pan předseda vlády. Než dorazí k pultíku, načtu ještě dvě omluvy.

Vážený pane poslanče, nejprve jednoduché konstatování. Vláda žádnou svobodu slova neomezuje, žádné svobody se ani potlačovat nechystá, neděláme žádné kroky, které by k tomu vedly. Jsou to velmi silná tvrzení a očekávám od vás, že je také prokážete. Myslím si, že takovou debatu skutečně musíme vést, protože dezinformace se staly velkým problémem, a je potřeba se jimi a tou debatou o tom, co znamenají, co přinášejí, je potřeba se tím určitě zabývat. Dezinformace se mimo jiné stávají i nástrojem boje v prezidentské kampani.

Nic takového se samozřejmě neděje. Nebo dopisy, které hnutí ANO rozesílá svým příznivcům, kde varuje před domnělými kroky vlády, a slibuje, že před nimi občany zachrání. Ale jediný způsob, jak takovým dezinformacím čelíme, a to tady chci třikrát zdůraznit, je, že se proti nim ohradíme a že přinášíme fakta a pravdu.